Stanovisko pana ministra? Garančního výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Nyní se dostáváme do oblasti označené číslem 28. Stanovisko pana ministra? Stanovisko pana zpravodaje?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Dostáváme se do oblasti označené číslem 28.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Garančního výboru?

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 133. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Dostáváme se, paní místopředsedkyně, do oblasti číslo 29. Oprávnění obce vyhláška kouření, alkohol.

Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Garančního výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra?

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 137. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Garančního výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Nyní se dostáváme do oblasti pod označením číslice 30.

Pan ministr? Stanovisko garančního výboru?

Proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Garančního výboru?

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 141. Návrh byl zamítnut.